A pak ta argumentace fakt nemá chybu, to musím jako opravdu ocenit.

Že jsem si ho doposud mohl v těch otevřených supermarketech koupit, všiml jste si toho?

Pane ministře, víte o tom? Nejenom ty potraviny.

To se mi nechce věřit. Vidíte, že nepřišel. Nebyl jsem si jistý, fakt si nejsem jistý.

Vy sám jako právník, nebo nějaký váš náměstek, nebo legislativní odbor?

Počkám, aby to pan ministr mohl zaznamenat.